To poučení tady je.

Tak prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Poslanci hnutí SPD nikdy v žádném hlasování této vládě důvěru nevyjádří a nemohou ji vyjádřit ani dnes, a to především z věcných důvodů. Tato vláda prostě dělá špatnou politiku. Její konkrétní kroky většinou nejsou činěny v zájmu českých občanů České republiky. Je to vidět v mnoha oblastech působnosti, mimo jiné v oblasti energetiky, které se jako člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny věnuji velmi podrobně. Zásadní, zcela negativní je v tomto ohledu postoj naší vlády k tzv. energetické politice Evropské unie, na prvním místě pak její souhlas se zpřísněním tzv. klimatických závazků na úrovni orgánů Evropské unie. Tady má někdo puštěnou televizi nebo nahlas mobil? Ano, ano, ano. Takže prosím, můžete pokračovat.

Tento proces také znamená povinnost zvyšovat podíl neefektivních takzvaných obnovitelných zdrojů energií na celkovém energetickém mixu České republiky.

Mnohokrát jsme na toto vládu upozorňovali a podali jsme k tomu příslušné pozměňovací návrhy na změnu státního rozpočtu v této položce, ale vláda se chová jako hluchá a slepá.

Řada sektorů nemá v současnosti dostupné technologie, aby ještě rychleji snižovala své emise.

Náklady pro Českou republiku budou ale s ohledem na strukturu jejího hospodářství s vysokým podílem průmyslu poměrně vyšší, prohlásil například první viceprezident svazu a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Zavázat za těchto okolností Českou republiku k dodržení těchto nerealistických a pro nás pouze škodlivých a nebezpečných ekologických cílů je hazard s budoucností. A vláda, která to učinila, nemůže mít naší důvěru. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Dovolte mi, abych i já řekl, proč nemohu podpořit tuto vládu. Není to kvůli koronavirové krizi, která určitě šla řešit mnohem lépe. Není to ani kvůli střetu zájmů premiéra, protože Andreje Babiše do politiky poslali voliči a bylo jasné při velikosti Agrofertu, že vždycky dojde k nějakému potenciálnímu střetu zájmů. Nakonec kvůli Andreji Babišovi a jeho možnému střetu zájmů také Sněmovna přijala speciální zákon. A on se podle toho zákona zachoval.

Ani střet zájmů, ani řešení koronakrize pro mě není důvodem k tomu, abych tuto vládu nepodpořil. Tímto důvodem je něco jiného. Za vlády Andreje Babiše se Česká republika stala poníženou kolonií unijních byrokratů a jeho poskoků. Zahraniční politika této vlády byla po celou dobu katastrofální. Podle mého soudu je nejhorší za existence státnosti České republiky.

A eliminace těchto udavačů bude trvat roky. Tato vláda podpořila nárůst moci nikým nevolených zájmových skupin do takových rozměrů, že nakonec i sám premiér naslouchá různým rekonstrukcím státu a podobným dalším obskurním spolkům, jímž se souhrnně říká politické neziskovky. Tyto spolky jsou dnes už tak drzé a vlivné, že si dovolují určovat některým členům této Sněmovny, jaká mají přijímat politická rozhodnutí. To je útok na samou podstatu demokracie, protože vazba politikvolič je nahrazena vazbou politikneziskovka.